Vy si opravdu myslíte, že toto mohou řešit jednotlivé státy?

Jak je tohle možné? Ano, evropská politika musí být společná. Ano, děkuji.

Dobré dopoledne. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, já bych krátce zareagoval na vystoupení pana místopředsedy Sněmovny Tomia Okamury prostřednictvím pana předsedajícího.

Ale to, jakým způsobem pojal svoje vystoupení, tak tam se bohužel dopustil některých nepřesností a já si dovolím mít poznámku k jedné této nepřesnosti.

Myslím si, že takovéto věci je potřeba uvést, protože potom se dostáváme na rovinu nepřesností a myslím si, že to sem nepatří. Děkuji. Teď prosím pana poslance Volného.

Dobrý den, dámy a pánové, pane předsedající.

Zaznělo to dneska na jednání výboru pro evropské záležitosti opakovaně. A to, o co my se snažíme, je přece to, aby nelegální imigrace nebyla vyřešena její legalizací. My chceme, aby bylo evidentní, zřejmé a jasné, že nikdy do budoucna o tomto nebude rozhodovat nikdo jiný než Česká republika. Druhá věc. Chtěl bych, opět prostřednictvím pana předsedajícího, paní kolegyni Langšádlové zopakovat svůj názor, že za to, že nečelíme hordám nelegálních imigrantů v současné době v Evropě, není zodpovědná Evropská unie a její politika, ale jen a pouze rozhodné kroky maďarské vlády a premiéra Orbána, kteří zachránili Evropu tím, že na svých hranicích postavili plot, protože dodrželi své povinnosti vůči Evropské unii.

A tady mudruje, jaká jsou stanoviska.

Když Česká republika bude chtít řešit věci na mezinárodní úrovni a ve spolupráci, ano, proč ne, vždyť to není nic proti ničemu. Ten návrh našeho usnesení umožňuje všechny varianty, jenom to, že si to bude rozhodovat Česká republika. Takže to není nic proti ničemu. Děkuji. Pan předseda Kalousek. Děkuji.

To znamená, mezinárodní právo musí mít i vyšší váhu než usnesení Poslanecké sněmovny a není jiná možnost, jak usnesení Poslanecké sněmovny realizovat, než z toho závazku mezinárodního práva odstoupit. A to opravdu nedoporučuji. A poslední faktická poznámka, k té je přihlášen pan poslanec Benešík. Fakticky. Děkuji, pane místopředsedo, za slovo. My jsme dneska tuto záležitost na výboru projednali a já potom v podrobné rozpravě načtu usnesení, které jsme většinově přijali. Jenom jsem chtěl říct, že to, co říká pan místopředseda Okamura, aby ty kompetence zůstaly v kompetenci členských států, tak se vlamuje do otevřených dveří, protože prostě to tak je. Výbor to dneska podpořil a není to zdaleka jenom to, co chce SPD Tomia Okamury, ale je to všeobecný konsenzus všech stran zastoupených v Poslanecké sněmovně. Takže tady není vůbec žádného sporu, všichni pro to hlasovali. Já chápu, že samozřejmě chce mít jakousi exkluzivitu a občanům České republiky namluvit, že on je ten jediný, který za ně bojuje. Je to dlouhodobá záležitost, dlouhodobý postoj České republiky bez ohledu na to, jaké partaje byly ve vládě. Prostě i tato vláda i ta předešlá tuto linii drží a my jsme to takto přijali i v našem usnesení, které budu načítat, a věřím, že alespoň část, pokud možno celé se stane usnesením celé Poslanecké sněmovny. Motat dvě věci dohromady někteří umí, někteří neumí. Já jenom opakuji, že KDUČSL hlasovala proti přijetí Istanbulské úmluvy ve vládě a bude hlasovat opět proti této úmluvě i na plénu Sněmovny z důvodů, které jsem i já na tento mikrofon už několikrát říkal. To jenom na vysvětlení a upřesnění, což je někdy po některých komentářích velmi zapotřebí. Děkuji. Žádnou další faktickou poznámku nemám.

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, přeji vám hezké dopoledne. Na úvod přijměte moji omluvu, že jsem tady nebyl od počátku, jak byl stanoven řádný termín, ale byl jsem na projednávání výboru pro evropské záležitosti. Ale ještě na úvod mi dovolte, abych zdůraznil, že odmítám povinné kvóty! Tam, kde vzniká.